Dobře, máme tedy dva další návrhy, životní prostředí a hospodářský výbor. Má ještě někdo další návrh? Pan kolega Kováčik. Máte slovo, pane předsedo. Jenom velmi krátce.

Máte slovo. Já jsem rozhodně nechtěl zlehčovat zemědělský výbor, nicméně mám za to, že zákony, které mají dopad i na hospodářství jako celek, mají být projednávány i v hospodářském výboru.

Já bych chtěl jenom podpořit to, co tady říkal kolega Ferjenčík, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedajícího.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní návrh na výbor hospodářský.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tím končím bod 45. Děkuji ministru zemědělství, děkuji zpravodaji.